Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych poděkovat všem zdravotníkům i panu ministrovi, protože to, co máme před námi, tak v tuhle chvíli ani není důležité, jak rychle budeme očkovat, ale jestli budeme předpokládat, co nás čeká. V Izraeli, protože je to srovnatelná země s námi, mají naočkováno daleko více lidí, a přesto mají tyto problémy.

Děkuju.

Děkuji, pane předsedající. Rád bych jenom připomněl, že v podstatě pro ten zmatek, který je ohledně očkování, není žádná omluva, protože jednak je zde precedens ze španělské chřipky o tom, jakým způsobem šly jednotlivé vlny a jakým způsobem byly časově od sebe vzdálené.

Nicméně nic z toho se nestalo. A myslím si, že to je neomluvitelné, protože v té době už byla k dispozici veškerá data k tomu, co se chystá.

Není ochotná hledat něco, co bude fungovat.

Děkuji za pozornost. Nyní faktická poznámka Davida Kasala. Děkuji za slovo. Vážená paní kolegyně Pekarová, jenom jsem vám chtěl říct, že jsem ze žádné jahody nespadl. Souhlasím s tím, co říkal pan doktor Čižinský.

Pokud se tam dají ještě další lékaři, tak to bude kratší. Je fungující struktura primární péče.

A jinak souhlasím s tím, že praktici mají všechny informace.

Máte slovo, paní poslankyně.

Máte slovo. Já bych také tedy prostřednictvím předsedajícího zareagoval na své předřečníky. Já jsem rád za to, že jsou velká očkovací centra. A volám po doplnění toho systému o praktické lékaře. Ohledně kolegyně Všude jsou obětaví praktičtí lékaři, kteří jsou ochotni se do toho zapojit. Já nevolám po povinném zapojení, volám po dobrovolném zapojení.

Je možné to rozvézt. To mě nikdo nepřesvědčí, že to možné není.

My jsme to prakticky ověřili. Odhaduji, že pokud by ta možnost dobrovolně byla, že by se skutečně podařilo během týdne oočkovat třeba právě seniory od 65 let výše. To nepůjde jinak než zapojit praktické lékaře.

Trvá to zhruba šest až osm minut.